Dostával jsem za to neskutečné výtky od řady poslanců.

Snažíme se dojít ke shodě. Koneckonců pokud si vzpomenete, tak to byla moje hlavní výtka.

Takže teď jsem předložil pandemický zákon, protože od osmadvacátého tady musíme mít nějakou normu, která jednak umožní dál udržovat pro cestování do zahraničí a tak dále covid pasy.

A co dělám s opatřeními: tedy konec roku bez nouzového stavu, všechno, co jsem slíbil v rámci opatření, realizuji, ukončuji testování, ukončuji osmnáctého testování ve firmách a ve školách, tak jak jsem slíbil v půlce února, že dojde k nějaké změně. To, co v dalších krocích bude následovat, zase vychází z doporučení odborníků, z jejich návrhů. A budu v tom pokračovat, protože nemám nejmenší důvod a nebudu nikdy navrhovat, a já myslím, že ten necelý měsíc a půl je toho jasným důkazem, že nenavrhuji nic, co bych považoval za nadbytečné, co by bylo nadbytečné. A ta kritika, kterou dostávám, nebudu některé jmenovat, je za to, že jsou takto měkká ta opatření.

Kritika je za to, že jsem zrušil povinné očkování a vyhlášku o povinném očkování. Kritika je za to, že ta opatření nejsou tak tvrdá jako v okolních zemích. A nejsou. A já nechci, aby byla tak tvrdá.

Proto to takto realizuji. A rozhodně mám nulový zájem cokoliv kritizovat na tom, co bylo loni, co bylo předloni, protože si uvědomuji svízelnou situaci. V řadě případů, v řadě případů jsem za těmi rozhodnutími stál. A často jsem byl daleko víc koaliční poslanec než někteří koaliční. V případě minimálně dvou zákonů ano.

Ano, já doufám v nejlepší. Kdybych nedoufal v nejlepší, nesnažím se léčit jako lékař svoje pacienty. Ale připravuji se na nejhorší. Připravuji se, že bude nejhorší. Na to musím být připraven. Pokud na to nejsem připraven, dělám chybu.

Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pěkné odpoledne.

Já jsem převzal řízení schůze, neměl jsem to poznamenáno. Omlouvám se, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Pane poslanče Svobodo, máte slovo. Ten problém spočívá v tom, že my tady skutečně nehrajeme člověče, nezlob se. Náš cíl by měl být ten, abychom minimalizovali počet těch, kteří s touto nemocí budou bojovat, a neúspěšně bojovat.

To je cíl.

Jako říkat, že se v něčem nedodrží nějaká pravidla, opozice, koalice... Cíl je rozhodující, ne cesta, ta skutečně rozhodující není. A já jsem přesvědčen o tom, že jsme ve fázi, kdy ještě musíme sbírat údaje, abychom mohli říct ano, tato cesta je ta správná.

Nyní tedy čtyři faktické poznámky. Máte slovo, prosím.

No, minule to probíhalo tak, že opozice nám řekla, že ten pandemický zákon prostě neprojde, pokud nebude dohoda před jednáním. Před jednáním. A i před jednáním o pandemickém zákonu proběhl zdravotní výbor, kde musela být dohoda s opozicí. To je taky rozdíl. Bez dohody. Na sílu. To je ten zásadní rozdíl.

Děkuji.